Rozhodujícím faktorem pro sestavení rozpočtu je stejně jako v předchozích letech nutnost v maximální možné míře respektovat následující požadavky na mandatorní výdaje, zejména opravy, údržbu a správu sítě, přípravu akcí dle vládou schváleného dokumentu Dopravní sektorové strategie, 2. fáze střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem, zajištění financování již rozestavěných akcí včetně dofinancování dobíhajících projektů, zahajování nově připravených akcí v souladu s dopravní politikou České republiky a navazujícími strategickými dokumenty.

Výše finančních prostředků není konečná a v případě potřeby může být formou tzv. souvztažného navýšení příjmů a výdajů u zdrojů EU navýšena.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Taky ode mě dobrý pokročilý večer, kolegyně a kolegové. Moje vystoupení v roli zpravodaje bude velmi stručné a v případě, že by někteří z kolegů měli dotazy nebo se chtěli zapojit do rozpravy k celkové výši rozpočtu, tak dodržím svoji roli zpravodaje, případně se přihlásím také do obecné rozpravy.

V této částce jsou pokryty mandatorní výdaje, opravy, údržba, správa a řízení sítě, je pokryta majetkoprávní příprava akcí, které, jak řekl pan ministr, jsou připravovány podle vládní sektorové strategie, a jsou také zajištěny již rozestavěné akce plus dofinancování dobíhajících projektů. Na hospodářském výboru bylo také řešeno to, že v tom rozpočtu vidíme určitá rizika.

Nejdříve tedy návrh usnesení hospodářského výboru, které je, mohu říci, standardní v této formě:

A co se týká onoho usnesení doprovodného hospodářského výboru, má číslo sněmovního dokumentu 240. Pro úsporu času ho nebudu číst celé, ale podtrhnu nebo zmíním z něj to, že hospodářský výbor konstatoval, že považuje výstavbu dopravní infrastruktury za nezbytnou součást rozvoje státu, a proto požádal vládu, aby ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a Ministerstvem financí zajistila navýšení rozpočtu SFDI tak, aby v oblasti investiční výstavby bylo možné zahájit všechny připravené stavby a v oblasti opravy a údržby dálnic a silnic a železnic zůstala zachována výše upraveného rozsahu výdajů v roce 2019. Tím navazujeme na to, co bylo panem ministrem také před chvílí zmíněno, že ten rozpočet se postupně upravuje a navyšuje, už v tuto chvíli je o něco vyšší, než je to číslo, které vidíme ve sněmovním tisku.

Prosím, máte slovo. Krásný večer, milé kolegyně, kolegové. Stává se takovou tradicí, že tady vždy při schvalování rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury přednesu doprovodné usnesení. Předtím mi ale dovolte přednést dva krátké důvody, proč Piráti nezvednou ruku pro navrhovaný rozpočet. Tím hlavním je, že jsme svědky toho, že dopravní infrastruktura není financována stabilně, a to existenci Státního fondu dopravní infrastruktury navzdory. Například loňský střednědobý výhled na letošní rok činil přes 97 mld. korun. Skutečnost je o více jak 10 mld. nižší. Z toho důvodu jsme vypracovali doprovodné usnesení, které přečtu potom v podrobné rozpravě, nicméně přečtu je již teď, protože je docela krátké: Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby stabilizovala financování výstavby dopravní infrastruktury a zajistila vyšší soulad rozpočtu se střednědobým výhledem. Druhý důvod, proč Piráti pro návrh ruku nezvednou, je navrhovaná výše rozpočtu SŽDC, která sečteno přes investiční projekty činí 26 mld. korun, což není dostatečné nejen pro realizaci nových investičních akcí, ale vedlo by i k omezení údržby.

Já vám, dámy a pánové, děkuji za pozornost. Požádal bych o větší klid v sále tak, aby bylo slyšet. Děkuji, vážený pane předsedající.

A já si myslím, že takhle bychom rozpočty... No já chápu, že je již pozdní doba, ale poprosil bych všechny, aby zachovávali důstojnost jednání, jak jen to je možné.

A já bych apeloval na všechny kolegy poslance, starosty případně zástupce krajů, aby tento způsob prostě nepodporovali, aby řekli jasně vládě, že doprava je priorita a příprava rozpočtu fondu dopravní infrastruktury je také priorita číslo jedna, protože pokud chceme realizovat, musíme mít jasné cíle, jasně vydefinované peníze, jinak to nepůjde, budeme hledat neustále zástupné problémy.